Já tedy přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zbyňka Stanjury... Pardon, omlouvám se. Ještě než dám hlasovat, hlásí se předkladatel. Prosím.

Já rozumím tomu, že někdo nepodpoří návrh zákona, to je naprosto legitimní. Nemusíte rušit, pane předsedo Faltýnku, není to příjemné. Já vás požádám, abyste po sobě nepokřikovali, vážení poslanci. Jestli máte potřebu promluvit, pouze od řečnického pultu. Prosím, pane předkladateli, pokračujte. Já se tedy domnívám, že hlasovat nemůžeme. Ale je to pouze můj dojem, takže bych poprosil o stanovisko legislativy.

Takže prosím o stanovisko legislativy. Nechám na vás, kolik minut legislativa k tomu potřebuje, zda můžeme hlasovat.

Vyhlásím přestávku na deset minut.